Maximálně se předpokládalo určité sdílení kompetencí s Evropskou unií, která tehdy vznikala transformací z Evropských společenství, pokud bychom se stali jejími členy. A za druhé, ptám se, co je podstatnější? To, že se vzdáváme suverenity a části svých výlučných státních kompetencí, anebo typ a povaha subjektu, na který je přenášíme? Dle mého názoru je jednoznačně důležitější onen přenos kompetencí, vzdání se části naší suverenity. A proto by měla být ke schválení této dohody nutná ústavní většina hlasů v obou parlamentních komorách. A jestliže tomu tak nebude, bylo by namístě, aby ústavnost procesu parlamentního schvalování této dohody na základě příslušné stížnosti posoudil Ústavní soud. Zcela nepřijatelná je i překotná rychlost přípravy a podpisu smlouvy a to, že tento proces probíhal skrytě, v utajení, bez adekvátní odborné, zejména právní, a veřejné diskuse.

Je to bezesporu pravda. Ovšem když půjdeme do důsledků, je to ještě horší.

Vztah Spojených států amerických k České republice prizmatem textu této smlouvy ovšem připomíná spíše princip koloniální nadvlády, respektive podřízenosti.

Ani obranu hranic, ani protivzdušnou obranu, ani obranu před teroristickými útoky, ani žádnou jinou standardní obranu před bezpečnostními či vojenskými hrozbami. Je to článek 6, kde se píše, že Česká republika přijme taková opatření, která jsou nezbytná k zajištění ochrany, zabezpečení a bezpečnosti ozbrojených sil Spojených států amerických. Takže ano, zčásti to obranná smlouva skutečně je, ovšem ve smyslu ochrany amerických vojsk českou stranou. Těch vojsk, jejichž přítomnost u nás může naopak určitá bezpečnostní rizika a nepříjemné incidenty vytvářet, jak máme možnost vidět ve státech, kde americká vojska dlouhodobě nebo i krátkodobě pobývají, například na Slovensku. Ostatně obecně to platí o veškeré přítomnosti cizích vojsk v jakékoliv zemi.

Tehdy šlo o brutální porušení předpisů a jasné zavinění ze strany amerického pilota, kvůli němuž zahynulo 20 nevinných lidí. A co následovalo?

Příslušný soud proběhl ve Spojených státech a všechny členy posádky stíhačky, včetně pilota, osvobodil.

Českoamerická smlouva, jak jsem již zmínil, řeší a sáhodlouze popisuje pouze to, že na území České republiky budou rozmístěny americké ozbrojené síly, které nebudou podléhat našim zákonům, naší policii ani našim soudům. Síly, které budou naopak vybaveny právem podnikat přiměřená opatření k obraně svěřených zařízení, tedy v překladu základen.

Proč se tedy narychlo podepisuje smlouva, jejímž jediným předmětem je pobyt amerických vojáků u nás? Znamená to snad, že už nám členství v NATO dostatek bezpečí nezaručuje? A pokud ne, proč podobné smlouvy nepodepisujeme s evropskými členskými státy NATO, které s námi sousedí? Sociolog Jan Keller si v této souvislosti velmi oprávněně klade následující otázku: Pokud je tato smlouva uzavírána mezi dvěma rovnoprávnými partnery, jak nám tvrdí současná vláda, proč v ní chybí ustanovení určující, které lokality a která zařízení v USA budou vyhrazeny pro pobyt českých vojáků, kteří budou podléhat pouze české jurisdikci a nebudou platit ve Spojených státech amerických vůbec žádné daně? Anebo smluvní partneři nejsou až tak rovnocenní? Jistěže nejsou.

Ano, je třeba zdůraznit a zopakovat občanům, protože vláda to záměrně nedělá, ačkoliv je to její přirozená povinnost, že hlavním účelem projednávané dohody je nastavení podmínek pro ničím neomezené působení amerických ozbrojených sil, jejich rodin a dalších civilních složek armády a administrativy Spojených států amerických na území České republiky v určených zařízeních a prostorách.

Vidinu této nevábné budoucnosti posiluje i novela ústavy, která zde v lednu prošla prvním čtením a která má nově umožnit české vládě, aby bez souhlasu Parlamentu rozhodovala o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky v délce do 60 dní, jdeli o blíže nespecifikovanou ochranu života a zdraví, ohrožení majetkových hodnot nebo bezpečnosti České republiky.